10.

Záměr návrhu zůstává stále stejný. To se týká zákona o státní službě, zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů. Jejich úpravy, které formálně nahradily předsedu ERÚ členem Rady ERÚ, ovšem již nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2016, a proto již není možné řešit problém úpravou účinnosti a proto byl nutný návrat do druhého čtení. K návrhu zákona byly podány dva pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

V tomto ohledu bych požádal pana poslance Milana Urbana, aby vystoupil za hospodářský výbor jako zpravodaj garančního výboru a odůvodnil projednávání. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, společně jsme se rozhodli vrátit tuto normu do druhého čtení, tak aby mohl být předložen pozměňovací návrh, ke kterému se posléze přihlásím. Je to pozměňovací návrh, který byl víceméně, nebo ne víceméně, ale vlastně úplně zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu.